Takže budeme muset přerušit i tento bod, což tímto činím. A je před námi několik možných řešení, protože mám signál, že se omluví pan ministr Mládek.

Teď bych vám sdělil výsledek porady. Zařadíme ho na konec bloku mezinárodních smluv, zatím.

Čili teď je šance, pokud někdo chce navrhnout změnu programu, aby ji navrhl. Kdo se hlásí do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ano, přesně tak. Děkuji, pane předsedající. Někdo další má návrh na změnu programu? Není tomu tak. Tento návrh tedy budeme hlasovat. Já vás musím odhlásit, protože se samozřejmě změnily poměry ve sněmovně. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli tento návrh hlasovat.

Tak, pan ministr zahraničí právě dorazil, takže máme alespoň jednoho člena vlády.

Kdo je proti? Děkuji vám.